Není tomu tak. Pane předsedo, máte slovo místo zpravodaje. Dobrý den.

Nemá zájem. Otevírám rozpravu. Takže rozpravu končím a teprve teď můžete přistoupit k přednesení návrhu. Chtěl jsem to urychlit, nepovedlo se. Takže procedura bude velmi jednoduchá. Budeme hlasovat nejdříve o legislativně technických úpravách, ale ty vzneseny nebyly, takže bychom mohli hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru. A poté bychom hlasovali o zákonu jako celku. Žádné další pozměňovací návrhy dle mých záznamů předloženy nebyly. Procedura je opravdu jednoduchá, ale urychlit to nemůžeme.

Pan ministr? Dobře. Rozhodneme v hlasování číslo 191, počet přihlášených je stabilní.

Kdo je proti? Děkuji vám.